A to je ten problém, pro který si myslím, že je potřeba se tím zabývat, a aby ministr obrany odpověděl, jestli nám něco hrozí, nebo nehrozí.

To ale je možné v případě, že by ta hospodářská soutěž skutečně v Evropě neexistovala, ale hospodářská soutěž v Evropské unii prokazatelně existuje.

A hlavně splňuje všechny požadavky, aby byly specifikovány tak, jak je Armáda České republiky požadovala. Je to doložitelné i na straně Ministerstva obrany.

Rozhodně tedy nelze vyloučit, že se tento akviziční projekt negativně dotkne České republiky, a to ať už jejího renomé, či státního rozpočtu.

Jestli jsem správně informován, projektem se zbývá i Vojenská policie, která má jistě lepší přehled než já.

To je ta první moje obava.